Já bych měl v této souvislosti dvě otázky. Za prvé bych se zeptal, pokud dnes kritizujeme, že Evropa jde špatným směrem, že určitě budeme schopni jako právoplatný a silný člen Evropské unie vybojovat nějaké lepší podmínky, co se týče dalšího vývoje a budoucnosti biopaliv v Evropské unii, tak se ptám, co jsme tam bojovali za těch minulých vlád a co jsme tedy vybojovali, když Evropský parlament po tom dlouhém boji, který někteří z představitelů minulých vlád tam bojovali, tak jsme se dobojovali k tomu usnesení, které bylo přijato masivní většinou. To je ta otázka do minulosti. Možná by bylo dobře, abychom, když máme tento názor, že biopaliva první generace jsou špatná, že řepka, obiloviny, cukrovka, kukuřice, ze kterých se vyrábějí biopaliva první generace, nejenom řepka, ale i tyto další plodiny pěstované na orné půdě, tak možná by bylo dobře našim zástupcům v Evropském parlamentě sdělit, že by měli hlasovat jinak, že by se měli postavit v rámci Evropského parlamentu a hlasování o tomto problému a říci: ne, my s tím prostě nesouhlasíme, přátelé.

Jak kteří, ano.

Kolega Pospíšil na tom hlasování nebyl.

Europoslanci za ANO byli pro návrh.